Nakonec byly z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, přijaty pozměňovací návrhy senátora Václava Homolky, senátora Miloše Vystrčila a senátora Zdeňka Papouška. Naopak pozměňovací návrhy doporučené garančním výborem pro vzdělávání přijaty nebyly.

Pro úplnost by asi bylo správné dodat, že zástupce navrhovatele k návrhu zákona ve znění Senátem přijatých pozměňovacích návrhů vyjádřil zamítavé stanovisko.

Teď ještě pár poznámek k pozměňovacím návrhům, které byly Senátem přijaty. Netýkají se všechny kariérního řádu, některé se týkají i funkčních příplatků pro jednotlivé funkce.

Senát považuje za zcela zbytečné definovat pět dalších nových činností, které jsou specializované.

V případě těchto nově specializovaných činností se přitom jedná o činnosti, které jsou buď náplní jiné specializované činnosti, nebo jsou vybrány zcela nahodile.

Dle názoru Senátu je ale nutné zajišťovat profesní rozvoj učitelů i jiným způsobem než pouze prostřednictvím právnické osoby jím zřízené.

Není v současné době nárokový, jeho výše závisí pouze na finančních prostředcích, které má ředitel školy k dispozici. Novela tento problém řeší a příplatek za třídnictví i jeho výši uvádí přímo v textu zákona.

Tímto navýšením by zároveň došlo k tomu, že by se všechny příplatky, které novela zavádí, sjednotily na jedné částce 3 000 korun měsíčně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, ať již přijmete senátní verzi, ať potvrdíte verzi sněmovní, či nepodpoříte ani jednu, žádám vás, abyste učinili takové rozhodnutí, které bude ve prospěch kvality vzdělávání v tomto státě. A domnívám se, že kariérní řád, tak jak je předložen, to zatím neřeší. Děkuji panu senátorovi. Než dám slovo panu ministrovi s přednostním právem, tak tu mám tři faktické poznámky. Prosím pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý den.

Byla to několikahodinová rozprava v Senátu, kde exministryně Valachová celkem detailně řekla konkrétní věci, které skutečně stojí za pozornost. Pak je uvedu v rozpravě.

Automaticky asi půl miliardy jde na vybranou instituci. Další věc, která nás zarazila, bylo nedopracování vnitřních norem.

Těch vyjádření přicházela celá řada. Prošli jsme některé školy a tam ty reakce byly negativní.

Prosím paní kolegyni, aby předešla úrazu a transparent odnesla. Děkuji. Pan poslanec Brázdil a jeho faktická poznámka.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Brázdila, který navrhl přerušit projednávání tohoto bodu do 19. 10. tohoto roku.